Děkuji za slovo.

Nebo už je vytvořena. Padla tady firma Uber.

To znamená, ty podmínky musejí být nastaveny pro všechny doopravdy úplně stejně.

A bez toho doopravdy nenajdeme tu správnou cestu. Já jsem na toto téma připravil také pozměňovací návrhy, které jsem dal přes hospodářský výbor, a myslím si, že ty řeší právě tuto problematiku, a byl bych rád, kdybyste je potom podpořili. Také děkuji. Nyní pan poslanec Laudát, připraví se pan poslanec Zemek. Opět faktické poznámky. Děkuji. Myslím si, že bohužel si nejsem jistý, jestli jenom pracovní skupina jednoho resortu je to správné řešení.

Takže strašně je velmi potřeba, a myslím, že vláda by měla zřídit meziresortní komisi, která by se skutečně dlouhodobě problematice sdílené ekonomiky služeb prostě věnovala, a že je šance, abychom si v těch všech oborech nějakým společným způsobem nastavili nějaká moderní efektivní pravidla. Prostě to podstatné je, aby se všichni, co se týká regulace, sešli na jedné úrovni. Děkuji. Nyní pan poslanec Václav Zemek, připraví se pan poslanec Michal Kučera. Děkuji za slovo.

S tím naprosto souhlasím. Myslím si, že třeba...

Nicméně můj názor je takový , že nemůžeme tady ignorovat to, co tady je.

Prosím.

A proč se tak děje?

A toto je prostě zodpovědnost i této vlády a této Sněmovny.

V každém oboru jste zpřísnili pravidla. A reakce?

Takže pokud máme jít nějakou cestou, a já k tomu vyzývám, tak je to cestou liberalizace trhu a uvolnění těch podmínek tak, abychom nastavili tu minimální vhodnou hranici jak pro spotřebitele, tak pro poskytovatele té dané služby. Děkuji. Eviduji další dvě faktické poznámky. Nejprve paní poslankyně Pekarová, potom pan poslanec Milan Urban. Děkuji za slovo. Jak tady poslouchám tu debatu, tak my se vlastně napříč politickým spektrem hezky shodneme, a já proto chci připomenout to, co jsem tady říkala, že právě jeden z těch kroků k tomu, abychom ten trh deregulovali, odstraňovali některé nesmyslné požadavky, že je třeba začít u toho místopisu, což je pozměňovací návrh, který předkládám. A potom samozřejmě diskuse musí probíhat dál, ta rozhodně neskončí tímhle zákonem a neskončí ani tímhle volebním obdobím.